Stejně jako teď nechceme, aby vy jste ovládli politicky Českou televizi, abyste tady věnovali dny a hodiny takovému zákonu, a místo toho my chceme, aby se tady řešilo zdražování.

Takže to je ten důvod. Nejsme tady proto, abychom tady zdržovali jednání Sněmovny. Jsme tady proto, protože chci, abyste konečně začali řešit zdražování a pomoc lidem a firmám a podnikům, a vy to udělat nechcete a místo toho tady tlačíte politické ovládnutí České televize, že chcete.

U toho je potřeba se taky chvilku zastavit, protože jak vidíte, v Braniborsku mají možnost občané referendem rozpustit parlament.

A to si myslím, že by byl skvělý návrh, protože potom by samozřejmě nemohlo dojít k tomu, že vy nebudete pomáhat lidem, a k tomu, co děláte, respektive že neděláte nic pro pomoc občanům, protože občané by mohli rozpustit tady Sněmovnu a byly by nové volby. A tomu vy se bráníte zuby nehty. Já jsem někde říkal bráníte se zuby nehty já jsem to říkal někde před volbami, já bych byl pro to. Klidně ať jsou předčasné volby, ať občané tady rozhodnou do Sněmovny, ale do Sněmovny teď, klidně dneska, protože vy podle opakovaných průzkumů nemáte už většinu ve Sněmovně, že jste to zpackali.

Takže si berte příklady, prosím vás, z demokratických zemí.

Je to přesně naopak.

Takže je potřeba tohleto říct úplně, úplně na rovinu: ten, kdo chce zákon o referendu a přímou demokracii ale pojďme mluvit o zákonu o referendu naopak prosazuje demokracii, a ten, kdo nechce zákon o referendu, je proti demokracii.

Podle čl. 43 rakouské ústavy se lidové hlasování koná o každém návrhu zákona, pokud tak rozhodne Národní rada nebo to požaduje většina jejích členů. Podle čl. 44 odst. 3 je lidové hlasování i obligatorní v případě celkové změny spolkové ústavy. V případě částečně změny se koná jen tehdy, když to požaduje třetina členů Národní rady nebo Spolkové rady, takzvaný Bundesrat. Při lidovém hlasování se rozhoduje absolutní většina.

Obligatorní lidové hlasování se koná také v případě odvolání spolkového prezidenta, kdy musí být tímto způsobem potvrzeno rozhodnutím Národní rady o jeho odvolání.

Lidová žádost může mít formu návrhu zákona nebo podnětu a musí podpořit 1 promile oprávněných voličů. Prohlášení podpory potvrzuje obec, ve které je osoba oprávněna volit, a musí být buď podepsáno na úřadu obce, nebo musí být podpis soudně nebo notářsky ověřen. Poté spolkový ministr vnitra ve lhůtě tří týdnů rozhodne o předložení lidové žádosti k podepisování. Obce určí místa, kde mohou lidé žádost podepisovat, a korespondenční hlasování není možné. Lidovou žádost musí Národní rada projednat, pokud se shromáždí 100 000 podpisů oprávněných osob nebo podpis jedné šestiny oprávněných osob ze tří spolkových zemí. Nemusí však žádostí požadovaný návrh přijmout.

Může se týkat všech záležitostí zásadního nebo celorakouského významu s výhradou voleb a záležitostí, o nichž přísluší rozhodovat soudům nebo správním úřadům. Výsledek toho hlasování je nezávazný.

U nás není žádný, protože to Fialova pětikoalice nechce. A Senát to taky nechce. Senát to taky nechce, to víme.